Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Nové karty byly schváleny stálou komisí pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Budeme hlasovat znovu.

Hlasování číslo 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 54. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Petra Dolínka.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Lubomír Zaorálek zdravotní důvody.

Nejprve bych vás seznámil s návrhy grémia.

Dále grémium navrhuje následující postup projednání. Dnes, v úterý 7. července, projednávat body v pořadí:

Nyní prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu vyjádřili, případně přednesli své návrhy. Jako první se hlásil pan místopředseda Okamura s přednostním právem k pořadu schůze.